Svůj názor bych chtěl jako poslanec zvolený za Plzeňský kraj podložit stanoviskem Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, které sdružuje bezmála 190 obcí našeho regionu. Stanovisko samospráv je v tomto ohledu jednoznačné. Obce podporují zrušení povinnosti, protože tato změna nebyla připravena.

Zdůraznit bych také chtěl fakt, že navrhované řešení považuji za ideální i v tom, že sice ruší povinnost školek dvouleté děti přijímat, ale zároveň možnost docházky těchto dětí nadále umožňuje. Návrh proto podpořím a chci jen apelovat, abychom se brzy věnovali otázce péče o dvouleté děti a zlepšily se například podmínky dětských skupin. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Hezké odpoledne, vážené dámy a pánové.